Takže to je politika ODS zvyšovat daně všem občanům.

Že zvyšujete lidem daně? Všichni lidé to vidí v přímém přenosu. To je opravdu problém obrovský, že zvyšujete daně. Navíc tady přichází ještě další věc, proto jsem o tom začal mluvit, že Evropská unie za podpory Fialovy vlády schválila markantní zdražení benzinu, nafty či uhlí.

Česká vláda dokonce souhlasila se všemi předloženými návrhy.

Proto o tom chci hovořit, protože je to aktuální na základě toho, co se tady stalo včera.

To je politika ODS.

Samozřejmě nebudu zastírat, že voliči ODS píšou.

Vy jste jim zvýšili daně, budete zvyšovat daně občanům.

Pak tady mám bod číslo 3 a to je kauza, kterou jsme tady teď viděli, nebo problém, kdy premiér Petr Fiala shazuje vinu za zdražování na Českou národní banku, přitom za něj může Fialova vláda.